Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zákon o právu na digitální službu, který jsme nedávno poslali do Senátu, umožní přes Portál občana komunikovat občanovi se státní správou. Do tohoto portálu je však nutné se přihlásit a přihlášeného řádně identifikovat. Jelikož je doba, dokdy dojde k výměně občanských průkazů za nové s čipem, velmi dlouhá a popularizace využívání nového průkazu v podstatě žádná, nemluvě o tom, že proces využití všech možností nového občanského průkazu spojeného s vydáním celkem pěti PIN doslova odrazující, je následující novela zákona o bankách, jejíž je SPD spolupředkladatelem, přínosná pro občany a umožní více než 5 milionům stávajících uživatelů elektronického bankovnictví se přihlásit do Portálu občana přes své elektronické bankovnictví. Pozměňovací návrh, který je součástí projednávaného tisku, jasně určuje, jaké údaje budou pro bankovní systémy přístupné.

Já vám děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit jednak i za klub Pirátů, protože se řada našich poslanců v rovině přípravné na zákonu podílela, i za výbor, pod jehož záštitou nebo jakousi patronací vznikají tyto důležité legislativní návrhy týkající se digitalizace České republiky. Nebudu vzpomínat, zaznělo to tady od mých předřečníků, právo občana na digitální službu nebo digitální ústavu, ale chtěl bych říct tři klíčové věci, nebo aspekty, které jsme řešili u tohoto návrhu zákona.

Museli byste s sebou nosit spoustu věcí. Ale do elektronického bankovnictví se přihlásíte jednoduše i přes telefon.

Navíc v oblastech, které ty banky stejně musejí vykonávat, což je třeba kontrola praní špinavých peněz. Finsko, kde jsme se byli na tento proces podívat, taktéž zavedlo bankovní identitu, ale na počátku si ten proces nastavili špatně bylo to za úplatu.

Já jsem rád, že jsme našli tuto reciprocitu v tom návrhu a vlastně ta druhá část, kdy jsme vyjednávali o komplexním pozměňovacím návrhu, skutečně šla přes jakousi tabulku informací, které ze základních registrů mohou používat banky pro výkon činností, které ve finále jsou po nich požadovány i třeba ve věci praní špinavých peněz nebo boje proti terorismu. Takže tady se ze strany bankovní asociace, ale i ministerstev, ale i třeba služeb, které se zabývají bezpečností České republiky, vedl dialog, a myslím si, že ten poměr je ideální, tudíž, a to tu také zaznělo, občané skutečně nemusejí mít obavy, že dojde k nějakému vytahování informací komerčními subjekty z registrů. A to je ta třetí věc, která je důležitá. My jsme skutečně dbali na to, aby v tomto procesu z pohledu toho, že je komerčním subjektům umožněno přistupovat do registrů, byl kladen důraz na soukromí. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat členům pracovní skupiny, což jsou nejenom poslanci, ale zástupci z bankovního sektoru, jsou to lidé z ICT Unie a vlastně skupina dalších odborníků, včetně odborníků z ministerstev, která se do přípravy tohoto zákona zapojila. A já doufám, že tento zákon i s pozměňovacími návrhy, které dnes budou načteny ve třetím čtení, do Vánoc projde Poslaneckou sněmovnou. Děkuji. Děkuji. Ptám se, za má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelů či zpravodaje? Není tomu tak. Návrh na vrácení zákona nezazněl, zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji za slovo, dnes už naposledy.

Děkuji.

Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne.

Protože před třetím čtením, jak je v kraji zvykem, a ukládá nám to i naše pravidlo, musíme ještě projednat pozměňovací návrhy před třetím čtením ve výboru, tak bych si dovolil využít dobrodiní § 95 jednacího řádu, který nám umožňuje navrhnout, a tedy schválit zkrácení oné lhůty třetí čtení na sedm dnů.

Já vám děkuji. Jestliže nikdo další se do rozpravy nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.